Nyní tedy můžeme přistoupit k dalšímu hlasování a to je hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Nyní tedy můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro stažení tohoto návrhu? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Omlouvám se, pane místopředsedo, za svou neznalost.

Ty jsem nezaznamenal, takže vypouštíme. Takže bod číslo 1 procedury budou pozměňovací návrhy A, a to sice en bloc jedním hlasováním.

Prosím, abyste tady přednesl pozměňovací návrh A.

Tak jdeme na pozměňovací návrh A. Takže pozměňovací návrhy A1 až A8, hlasování en bloc, předkladatel garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Stanovisko výboru: doporučuje. Stanovisko předkladatele?

Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat.

Vypouští vyhlášky stanovující technický standard předání dat. Stanovisko výboru: doporučuje. Stanovisko předkladatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Stručný popis je poskytnutí aktuálních osobních údajů za předpokladu znalosti stejných údajů v historickém stavu. Stanovisko výboru: doporučující. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.

Stanovisko výboru: doporučuje. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Výsledek: přijato. Výbor doporučuje. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Prosím další bod. Výbor doporučuje. Stanovisko předkladatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Výsledek: přijato. Prosím o další pozměňovací návrh.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.